Těch 30 tisíc dokonce ani nekopíruje růst mezd, kopíruje to pouze inflaci.

Proto jsme tedy předložili, Piráti a ODS společně, návrh na snížení daně z příjmu v České republice formou zvýšení slevy na dani tak, aby každý daňový poplatník zaplatil o 5 tisíc korun na daních méně. Rozpočtové dopady jsou necelých 20 miliard korun, což je kompenzováno růstem výběru inkasa této daně každoročně v posledních letech, a plánuje to i rozpočet, který jsme schválili ve středu. Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Výbor k němu byl bez stanoviska. Další dva spíše technické pozměňovací návrhy, které jsem podal, si dovolím představit, a to je zrušení výslovné implementace obecného protizneužívacího pravidla.

Dnes právnické osoby, když se snažily obcházet daňové právo, tak soudy zakročily a daly za pravdu správě daní a neumožnily toto jednání, přestože výslovně žádné paragrafy nepřekračovaly. Proč se obávám zavedení toho protizneužívacího pravidla obecně do daňové legislativy? Je to proto, že ono se nezavádí jen pro právnické osoby, zavádí se do daňového řádu obecně. To znamená, úplně pro všechny, včetně těch nejmenších živnostníků. A já mám obavu, že právě tito lidé se nebudou schopni bránit proti excesivnímu využívání tohoto pravidla daňovou správou, a proto mi přijde rozumnější ho vyjmout. Myslím si, že je to nadbytečné, a především oproti požadavkům Evropské unie se to nevztahuje zdaleka jen na právnické osoby, ale na všechny. Naopak zase kdybychom to zavedli jen pro právnické osoby, tak by to vedlo k otazníkům u fyzických osob, jestli stále platí ta judikatura i pro fyzické osoby ve chvíli, kdy to zákonodárce explicitně neuvedl u těch fyzických osob.

Poslední pozměňovací návrh, který jsem podal, je návrh na zrušení krycích dokladů pro kontrolu EET. Návrh Ministerstva financí rozšiřuje používání krycích dokladů, to znamená možnosti, kdy celníci dělají kontroly ne pod svým jménem, ale pomocí krycích dokladů.

Ještě jednou to řeknu: pokud skutečně dochází k ohrožení zdraví a života celníků, když kontrolují EET, problém je někde úplně jinde než v tom, že nemají pravomoc používat krycí doklady. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Když jsem v roce 2007 prosadil jednu jedinou sazbu daně z příjmů fyzických osob oproti dosavadním čtyřem, levice to velmi kritizovala s tím, že jsme zavedli říkali tomu rovnou daň a že jsme zcela zničili progresi.

Protože čím méně progrese, tím menší výhody pro nízkopříjmové, tím větší výhody pro vysokopříjmové. Takže se domnívám, že v zájmu právě těch nízkopříjmových, pro které ta sleva na dani je mnohem zásadnější než pro vysokopříjmové, by zejména levicoví poslanci mohli tento návrh podpořit.

Nechcete to, kolegové, přece jenom vrátit na tu úroveň, kam to patří, podle původních zákonů? Děkuji vám za pozornost.

Máte slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně ještě před hlasováním ve třetím čtení okomentoval pět pozměňovacích návrhů, které jsem k tomuto sněmovnímu tisku načetl.